Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš zahraniční cesta, Richard Brabec zahraniční cesta, Karel Havlíček zahraniční cesta, Vladimír Kremlík pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan ministr Hamáček. Dnešní jednací den bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze zákony druhé čtení. Já vás poprosím všechny o klid. A ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Dobré dopoledne, dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové.

Jako první bod našeho dnešního jednání bych chtěl na základě žádosti Ministerstva životního prostředí navrhnout bod č. 18.

A dále na 13 hodin dnešního dne napevno zařadit bod č. 20. Jedná se o vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a zákonů souvisejících. Je to sněmovní tisk 391, druhé čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník se hlásí k pořadu schůze. Přeji dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já jménem volební komise vycházím vstříc požadavkům kolegů klubu Pirátů, pana předsedy, který předjednal zařazení druhého kola volebních bodů na dnešek, po dohodě s předsedy koaličních klubů. Takže prosím o pevné zařazení oněch druhých kol volebních bodů ze středy, a je to bod č. 254 návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře a 255 volba členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Jsou to druhá kola, tedy bez rozpravy. Pouze tajná volba ve Státních aktech. Děkuji. Ještě někdo k pořadu schůze? Pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane vicepremiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych rád za poslanecký klub KDUČSL nechal zařadit, a to jako první bod dnešního programu, věc, která se dotýká a jsem přesvědčen, že tu informaci by Poslanecká sněmovny měla slyšet, protože má bezprostřední dopad i do státního rozpočtu a týká se včerejší informace nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože antimonopolní úřad zásadním způsobem v tuto chvíli zasáhl do výběru mýta na dálnicích a silnicích I. třídy.

A já myslím, že informaci o tom, jakým způsobem v té věci vláda bude pokračovat, postupovat, si Sněmovna zaslouží právě s ohledem na dopady do státního rozpočtu a také do jedné z priorit vlády, ke které se samozřejmě hlásíme asi tady úplně všichni, a to je výstavba dopravní infrastruktury v ČR. Vnímám, že tady pan ministr Kremlík není. Já bych uvítal, kdyby se té věci třeba stručně za vládu někdo vyjádřil, třeba pan vicepremiér Hamáček. Nicméně pokud tedy tomu tak nebude a tento bod na jednání pléna zařazen nebude, nám stačí skutečně velmi stručná informace v tuto chvíli, tak očekáváme a budeme ten bod zařazovat na říjnovou schůzi. A věřím, že pan ministr Kremlík ty informace dodá, protože tato věc a já jsem rád, že pan předseda Faltýnek kýve hlavou je zájmem skutečně nás všech. Chceme znát informaci, jakým způsobem si vláda s tou situací, která tady nastala po tomto ač ne pravomocném rozhodnutí ÚOHS, jakým způsobem vláda bude postupovat, a Ministerstvo dopravy. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Výborného. To, co říká, je všechno pravda.